Děkuji, vážený pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, tak já si dovolím reagovat na interpelaci pana poslance Stanjury.

Takže musím říct, že byla to záležitost komunikace.

Děkuji panu ministrovi. Poté pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem se před rokem tady zúčastnil té interpelace, kterou tehdy kolega Stanjura na pana ministra Jurečku dával, a musím říct, že slova pana Jurečky, co teď řekl, mě vůbec neuspokojila.

Vyhazujete lidi na základě nějakých partajních knížek a ne skutečně, jakého výkonu jsou schopni, jak férově jsou schopni pracovat. Škoda, že tady není žádný z ministrů. Já, pokud by Babiš někde dosadil někoho, kdo na to odborně má, kdo je skvělý anebo lepší než jeho předchůdce, ani nehnu brvou. To ostatní, co jsem zatím poznal, tak to je blamáž na entou a každý to tady cítí, že materiály, které přicházejí z Ministerstva financí, jsou výrazně nižší kvality, než jsme byli zvyklí v uplynulých obdobích, ať už vládl na ministerstvu Kalousek, Sobotka nebo někdo jiný. Já bych moc poprosil tuto vládu, aby přestala s těmito personálními jatkami. A pane ministře, to co říkáte, jestli jste se náhodou také neopomněl podívat, jak komunikují vaši náměstci, co dělají.

To je všechno.

Velmi schopní lidé dneska dávají přednost soukromému sektoru a tam bohužel ještě navíc ne českým firmám, ale nadnárodním firmám. A jestli něco vyčítám, a je to analogie s tím, co provádíte vy, Bémovi, když začal řádit v Praze, tak ani ne to, že občas některé projekty ohnul, od toho je policie a další, aby to odsoudili, ale to, že zničil generaci lidí, kteří chtěli v Praze dát zbytek své pracovní kariéry a dělali to s nadšením, na změnu, na práci pro město. Vy se chováte úplně stejně. Děkuji.

Bohužel mě pan ministr zklamal.